Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, zdá se, že už zase nelibě nesete položené otázky.

A v této situaci, kdy i díky veřejným datům veřejnost ví, že situace je vážná, začali poslanci vašeho hnutí zpochybňovat to, aby se ta data zveřejňovala, a na výboru pro zdravotnictví se diskutoval nápad přestat zveřejňovat aktuální data o úmrtích. A bohužel i vysoký státní úředník, který to má celé na starosti, se k tomuto nápadu přidal.

Vy jste skutečně nechutná.

Teďka to řešíte.

Nikdo nic nezpochybňuje? A určitě přijde čas, kdy se to porovná.

Naopak. Já vůbec nevím kdo, jaký náš poslanec o tom mluvil. Pokud vím, tak mluvil o tom pan Dušek z ÚZIS, který se údajně vyjádřil, že by to nechtěl zveřejňovat.

Publikují.

Myslím, že nastane čas, kdy to bude vhodnější o tom mluvit.

Reakce z Ministerstva zdravotnictví byla jasná, že budeme, budou zveřejňovat data.

Takže já určitě podporuju, aby občané dostávali informace, kvalitní.

Děkuji. Já děkuju za zastání, pane předsedající.

Máme tu špatnou situaci. Já jsem se na vás, pane premiére, na řadu vašich kolegů, ministrů atd. obracela od května s otázkami na přípravu na druhou vlnu.

Měli jsme čas v září rychleji reagovat. Ano, všechno, co lze, se bude včas zveřejňovat, protože data informují nás všechny, úplně všechny o tom, jak vážná ta situace je. To je jediné, co chci.

Kritizuje plošné zavádění roušek.